Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miroslav Kalousek.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 417/6. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě tedy otevírám rozpravu. Nyní eviduji řádně přihlášeného pana poslance Herberta Paveru. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Smyslem navrženého zákona je zamezit daňovým únikům a dále zajistit výběr všech daní, ať už spotřebních, nebo DPH, souvisejících s činností daňových skladů. Jaká je forma ochrany státních zájmů v současném znění zákona? Stát musí zajistit minimální riziko ztráty v oblasti daní nebo potenciální rizika zcela eliminovat. Toho se snaží zákon dosáhnout dvěma způsoby: prověřením tzv. ekonomické stability či poskytnutím finanční záruky, garance či složením peněžní jistoty. Ekonomická stabilita, co to vlastně je? Na základě určitých parametrů vyhodnocení ekonomické stability posuzovaného subjektu, a tedy definování rizika, zda daný subjekt dostojí všem svým závazkům vůči státu. Pokud je tedy objekt ekonomicky stabilní, je nízké riziko, že nezaplatí příslušné daně, ať už spotřební, nebo DPH, a v takovém případě je možné bezproblémové fungování daňového skladu daným subjektem a stát by měl jen vykonávat kontrolní funkci, zda daný subjekt řádně plní své závazky vůči státu, a tedy platí příslušné daně. Druhý způsob kontroly je zajištění formou garance či složením příslušné finanční částky. Zákon umožňuje garantování všech rizik formou garance, ať už bankovní garance, či garance pojišťovnou, nebo složením příslušného finančního obnosu na účet celního úřadu u České národní banky.